Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Jenom velmi stručně.

Proto je v zásadě každý rok tato úmluva aktualizována a nejinak je tomu i pro rok 2018... Já vám, pane ministře, rozumím. Pokud budeme v klidu a důstojně projednávat smlouvy, jsme schopni projednat do 13 hodin opravdu snad velký počet, neli všechny, které jsou předloženy k projednání. To znamená, i ta stávající aktualizace přílohy číslo Asi nejzajímavější změnou, která stojí za zmínku, je, že alkohol již nebude považován za dopingovou látku. Zákaz alkoholu bude přímo v gesci mezinárodních sportovních federací podle jejich sportovně technických předpisů. Předložený návrh nemá žádné dopady na státní rozpočet a vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o víceméně technickou úpravu, tak prosím o podporu této mezinárodní smlouvy a o to, aby byla postoupena k dalšímu projednání. Děkuji za pozornost. Nyní požádám pana kolegu Miholu o zpravodajskou zprávu v prvém čtení. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v podstatě meritum návrhu nebo této mezinárodní úmluvy tady pan ministr řekl.

A také bych doporučil zkrácení lhůty na projednání na 30 dní. Děkuji, pane zpravodaji. Budeme tedy pokračovat právě rozpravou, kterou jsem otevřel. Nemám do ní žádnou přihlášku, prosím tedy o zopakování vašeho návrhu o přikázání. Ještě jednou doporučuji k projednání tuto mezinárodní úmluvu výboru pro vědu, vzdělávání, mládež, kulturu a tělovýchovu. Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Padl druhý návrh, a to je přikázat výboru pro školství, vědu, kulturu.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Aha, tak já vás všechny odhlásím na požadavek z pléna paní kolegyně Zahradníkové.

Jakmile se ustálí počet přihlášených, budeme hlasovat. Ještě prosím nehlasujte, protože jsem ještě hlasování nezahájil... Myslím, že už je ustálen počet přihlášených.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Návrh byl přijat. Dalším výborem, kterému bude přikázán tento tisk, bude výbor zahraniční. Rozhodneme v hlasování číslo 218, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že bylo přikázáno výboru školskému a výboru zahraničnímu. A nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty na 30 dnů. Zahájil jsem hlasování číslo 219 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 219. Návrh byl přijat. Lhůta k projednání výborům byla zkrácena na 30 dnů.